16.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Prosím, pane ministře, máte slovo. Já bych vás rád poprosil o klid v sále, případné rozhovory prosím přeneste do předsálí. Ještě jednou prosím o klid. Děkuji. Pane ministře, zkuste to. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Stojím před vámi s návrhem školského zákona, který byl velmi hojně diskutován v rámci prvního čtení, a důvody předložení tohoto zákona jsem během těch tří běhů, tří dnů prvního čtení, kdy jsme se tady nad tímto zákonem potkávali, měl možnost myslím podrobně představit.

Není to žádné novum. Jenom cílem je, aby zůstala zachována možnost volby, a to jak pro gymnázia, tak pro ostatní. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, prosím o klid v sále. Ještě jednou žádám ty, kteří diskutují v podstatě nedaleko řečnického pultu, aby se domlouvali venku v předsálí. Děkuji také.

Od školního roku 2020/2021 se navrhuje zrušit platnou, ale zatím neúčinnou právní úpravu, podle které měly být povinné tři zkoušky společné části maturitní zkoušky: český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika, a to zejména z důvodu povinné zkoušky ze zkušebního předmětu matematika. Ergo kladívko jde o to, aby byla zachována ta volba, jak jsem říkal v úvodu svého příspěvku. Nebudu zde opakovat, že pokud jde o důvody týkající se změny zkoušky z matematiky, tak ty nepominuly, naopak si myslím, že jsou platné, jsou podloženy jasnými čísly. Chceme zachovat možnost volby mezi matematikou a cizím jazykem, jako to bylo doposud.

To je zkouška, jejímž absolvování už v tuto chvíli myslím 17 fakult bere jako úroveň maturity z matematiky, kterou vnímá jako postačující pro splnění podmínek přijímacího řízení. V této souvislosti zmiňuji, že již zmiňovaný pozměňující návrh, který doporučil školský výbor, počítá pouze s odkladem dosud neúčinných ustanovení školského zákona týkajících se zkoušky z matematiky o dva roky. A chci, aby zaznělo v mém úvodním slovu, že s tímto návrhem jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nesouhlasíme. Pokud jde o další návrhy doporučené školským výborem, pak většinu z nich vítám.

Návrh dále přináší možnost zohlednit různou strukturu školských služeb realizovaných školskými zařízeními mezi kraji, tedy je to další nástroj, pokud tento pozměňující návrh, který podporuji, projde, jakým způsobem odstranit ty regionální nerovnosti a nerovnosti mezi školami.